My máme tři základní cíle.

A samozřejmě hlavně živnostníkům, firmám a zaměstnavatelům. Tím posledním je co nejdříve vrátit běžný život občanů na stav před epidemií. Všichni přece chceme, abychom udrželi zaměstnanost, abychom dostali peníze rychle mezi lidi, a legislativní stav nouze je jediný demokratický prostředek s garancí Parlamentu, jak dosáhnout rychlé změny státního rozpočtu. Samozřejmě že stav legislativní nouze je pouze dočasný na nezbytně dlouhou dobu. Rozhodně nebudeme a nechceme omezovat základní lidské svobody garantované Ústavou České republiky.

Dovolte mi vás teď seznámit zde v Poslanecké sněmovně se všemi opatřeními, která vláda České republiky do této chvíle přijala. Myslím si, že jsme reagovali rychle a podle posledních výsledků šíření nemoci zvládáme situaci podstatně lépe než jiné evropské země. Deset tisíc mrtvých. Bohužel.

V té době bylo v České republice registrováno 116 prokázaných případů nákazy.

Ještě daleko před rychlým nástupem epidemie. Jsem přesvědčen, že těmito opatřeními se podařilo zmírnit její rychlý postup.

Vláda také vyhlásila usnesením číslo 247 zákaz pobývat na veřejných prostorech bez ochranné roušky. Současně vláda řeší také problém pendlerů, kteří mohou být zdrojem zavlečení nákazy do České republiky.

Já jsem v tomto směru měl vícero rozhovorů s premiéry Rakouska a Německa a myslím si, že jsme našli řešení. Postupně začala být připravována opatření, která měla řešit ekonomické důsledky epidemie.

Touto formou byli zbaveni příjmů a hrozí, že v krátké době se dostanou do platebních problémů při zajišťování své činnosti, nutnost platit sociální a zdravotní pojištění, stejně jako nájmy a další. Podobný problém začínají mít některé firmy, především ty, které jsou spojeny s autoprůmyslem. Od počátku tohoto týdne ukončily činnost všechny německé automobilky a čeští dodavatelé byli vynuceni ukončit svoji činnost také. V současné době se tak ocitá bez práce kolem 150 až 200 tisíc osob. Přesné číslo není známo, ale trvale roste.

Vláda také předloží dnes Parlamentu návrh na změnu státního rozpočtu, kde se navrhuje pro letošní rok počítat s deficitem státního rozpočtu ve výši 200 miliard. Lze reálně očekávat, že tento deficit ještě může být upraven podle skutečného průběhu ekonomické krize, a samozřejmě se nedá vyloučit, že vláda přijde ještě znovu.

Zde existují poměrně značné problémy se sousedními zeměmi, které mají o práci našich občanů velký zájem a nejsou schopny je krátkodobě nahradit.

Za velmi významné je nutné pokládat usnesení číslo 292, cílený program podpory zaměstnanosti. Zde vláda stanoví, jak budou příspěvky na úhradu mezd pro zaměstnance, kteří byli postiženi zastavením výroby v důsledku koronavirové epidemie. Tak bylo stanoveno řešení pro základní situace, které mohou ve firmách nastat. Zde bude zaměstnavateli plně kompenzována náhrada mzdy. V případě zastavení provozu z důvodu karantény zaměstnavateli bude kompenzováno 80 % náhrady mzdy. V případě, kdy firma nemá dodávky z dovozu a musí ukončit činnost, je zaměstnavateli kompenzováno 50 % náhrady mzdy. Tento program je zatím stanoven na měsíc. Jeho náklady jsou odhadovány na 7 miliard, ale my to samozřejmě po měsíci vyhodnotíme, a pokud bude potřeba ho vylepšit, tak to určitě uděláme.

Podle nového znění bude umožněno centrální bance provádět obchody se všemi subjekty finančního trhu, tedy s bankovními institucemi, pojišťovnami a investičními společnostmi na dobu delší než jeden rok, což by mělo přispět ke stabilizaci bankovního trhu. Centrální banka pak může půjčovat peníze těmto institucím, které mohou nakupovat státní dluhopisy.

Centrální banka pak bude moci vstoupit na trh s dluhopisy, ale znovu upozorňuji, že všechny další kroky budou v kompetenci České národní banky. Je to v její kompetenci. Vláda také přijala usnesení, kterým se upravují přijímací zkoušky na střední školy, také organizaci maturitních zkoušek, což je dáno realistickým odhadem trvání stavu nouze.

Je to vzkaz, který mě inspiruje, a chtěl bych ho věnovat všem občanům naší země.

Věřím moudrosti svého fyzického těla.